Můžeme to probrat znovu.

Já vám rozumím. Já myslím, že to asi nestihneme. Přerušuji tento bod a budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan předseda Faltýnek. Kolegyně, kolegové, za nás všem hezké svátky a hodně zdraví. Těšíme se na příští rok, děkujeme za spolupráci. Já vám děkuji.